Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy.

A nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen s faktickou poznámkou, ale já ho v sále nevidím... Takže poznámka propadá. Prosím, pane poslanče. Já bych reagoval na pana poslance Pojezného. Opravdu jsme dlouho diskutovali, na jakou míru transparentnosti, jakou měrou, jakými věcmi můžeme zatížit tu nejmenší sportovní organizaci, a opravdu ten návrh, co jsem dával, je úplně minimalistický. Prosím sněmovnu o klid. Já vím, že se nám blíží konec, ale mohli bychom to zvládnout dojednat v klidu. Prosím, pokračujte. A to nejzásadnější zřídit si transparentní účet. Opravdu to není administrativně náročné. Všechny sportovní organizace stejně nějaké účty používají, stačí si zajít do banky nebo elektronicky zažádat o zřízení, aby byl transparentní, a více to není administrativně náročné, protože pak už je jenom transparentní a je vidět na financování té organizace. To, co zaznívá, a byly argumenty v rozpravě, jeden třeba uvedu, je, že pak už nikdo předsedu sportovní organizace nebude chtít dělat, protože jeho členové, členové té sportovní organizace, uvidí na financování té organizace. Děkuji. A prosím pana poslance Černohorského, který je další s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Já znovu požádám sněmovnu o klid. Děkuji za slovo. Já bych naopak přesun z Prahy podpořil. Co se týče budoucího umístění, tak když si promluvíte prostřednictvím pana předsedající s některými zástupci, kteří museli pořizovat budovy k úřadům tady po Praze, tak to není úplně tak jednoduché.

Ale ty menší sportovní kluby budou ty žádosti a všechno podávat elektronicky.

Velmi často říkáme, že v těch regionech, které jsou strukturálně postižené, a mezi ně patří Moravskoslezský, by mohly být i nějaké centrální úřady. Světe, div se, jeden z centrálních úřadů roky sídlí v Opavě.

Tak já bych jako zástupce Moravskoslezského regionu tento návrh bezesporu podpořil a věřím, že to udělá kolega pan poslanec Hnilička. Děkuji. Já děkuji za dodržení času. Znovu požádám Sněmovnu o klid.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já to vezmu velmi krátce fakticky. Dovolte mi jenom krátce prezentovat stanovisko poslaneckého klubu TOP09. My tento návrh nepodpoříme.

A kdyby navrhovatel chtěl přijít s něčím systémovým, tak to máme novelu, která je založena na novelizaci kompetenčního zákona.

A ač nejsem z Ostravy, tak podpoříme i pozměňovací návrh, který přesune tu agenturu do Ostravy. Děkuji. To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Stejně tak... Pan poslanec Polanský se ještě hlásí do rozpravy z místa. Jenom v rychlosti, aby zaznělo na mikrofon.

Děkuji. Ještě pan poslanec Bartoň. Tak prosím. Já jenom v rychlosti. Když jsem tady odůvodňoval své poslanecké návrhy, já jsem zapomněl na Bruntál. Proto bych zalobboval. Bruntál je město, kde by se agentura pro sport vyjímala. Bruntál je okres z České republiky s nejnižší průměrnou mzdou a právě umístění sídla agentury by určitě pomohlo tomuto městu, tomuto okresu. Já také děkuji. A pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele. Nevypadá to. Má pan... Tak prosím. Budu mít velmi krátké závěrečné slovo, protože bych chtěl říct, že ta agentura splňuje ty podmínky, které tady zásadně zazněly. To znamená, aby byla transparentní, aby se tady lépe než v současné době ve sportovním prostředí přidělovaly finanční prostředky.

A další záležitost, která je důležitá. Ale mají tady sídlo všechna ministerstva, která se na sportu podílejí. A tady bych rád zdůraznil, že proto by to měla být Praha, protože jeden z pozměňujících návrhů, který garanční výbor doporučil, také mluví o tom, že všechna tato ministerstva by se měla podílet na sportovní infrastruktuře.